Nicméně SPD bude kladná vzhledem ke kauzám hnutí STAN, poslední můžeme vidět na pražském magistrátu. Naše hnutí obecně podporuje odvolatelnost politiků a co největší transparentnost.

Děkuji mnohokrát. V tuto chvíli nikoho nevidím, že by se hlásil do obecné rozpravy. Paní předsedkyně, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Já se vyjádřím za klub hnutí ANO.

Je to evidentní a přesvědčujete nás o tom každým dnem. No, ale zpátky k věci. Vyslechli jsme tady připomínky, které byly předneseny ze strany České advokátní komory, ze strany Nejvyššího soudu, ze strany České národní banky.

Takže říkám jménem klubu hnutí ANO, my to podpoříme a podpoříme i řízení podle § 90. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych požádala o klid v jednacím sále. Pořád jsme v obecné rozpravě. Rozhlížím se, nikoho nevidím, takže obecnou rozpravu končím. Zeptám se pana ministra financí? Nechce závěrečné slovo, pan zpravodaj také ne.